Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne.

Přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Ondřeje Koláře a poslance Petra Vránu ověřovateli dnešní schůze. Má někdo jiný návrh? Žádný protinávrh nevidím. Zahajuji hlasování o určení ověřovatelů. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku.

Hlasování číslo 1, bylo přihlášeno 174 přítomných poslankyň a poslanců, pro 166, proti žádný. Návrh byl přijat.

Dovoluji si vás opět požádat o klid.

Vládní návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, sněmovní tisk 50 zkrácené jednání;

Svým rozhodnutím číslo 5 jsem rozhodla o projednání těchto vládních návrhů ve zkráceném jednání a přikázala jsem sněmovní tisky 49 a 50 výboru pro sociální politiku a sněmovní tisk 51 rozpočtovému výboru.

Vážené kolegyně a kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá.

Neeviduji žádného přihlášeného do rozpravy. Ještě jednou vás žádám o klid a přesunutí vašich rozhovorů do předsálí, nebo začnu speciálně jmenovat, koho žádám o klid.